Připraví se paní poslankyně Helena Válková a pan poslanec Jiří Bláha. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já si myslím, že při projednávání tohoto tisku bychom měli mít na vědomí jednu zásadní věc. O těch, co neplatí výživné. Výživné patří dítěti. A tady je potřeba si uvědomit to zásadní. Nezlobte se, ale tohle je můj názor. Paní poslankyně Helena Válková. Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já budu plynule pokračovat, protože tady zapomínáme trošku právě na nejlepší zájem dítěte. A já můžu mít mnoho připomínek k tomu návrhu současného náhradního výživného, nicméně ho musím podpořit právě v zájmu dítěte, v nejlepším zájmu dítěte. Protože tam jde o to, aby dítě dostalo co nejrychleji, bez nějakých komplikací ať už právních, technických, nebo i třeba takových, že ten partnerský vztah končí před soudem, pokud ještě vůbec trvá, a někdy to může skončit i před trestním soudem, ale to dítě musí dostat včas, na co má nárok.

Jednoznačně si myslím, že na dítě bychom neměli zapomínat, ani až budeme hlasovat o tom, jestli ho pustíme, nebo nepustíme do druhého čtení. Děkuji. Pan poslanec Jiří Bláha.

A já si pořád říkám, k čemu a tady to zaznělo máme ten stát? K čemu máme celou agendu soudů, k čemu máme Vězeňskou službu?

Nebo otci, je to úplně jedno. Je to o tom, že jsme si tady zavedli zákony, které jsou benevolentní ke každému, kdo podvádí, kdo něco neplní, a pak tady řešíme, lepíme důsledky? A to se mi zdá absolutně nemístné a úplně mimo místu platit sto milionů ročně za provoz nebo pro 24 tisíc maminek správu systému. Za mě, pokud jste hovořila, prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyně, o tomto, tak opravdu neznáte čísla, co se nechá za sto milionů pořídit.

Já bych zareagoval na ctěné kolegy.

To přece taky není cesta, která vede k lepší společnosti.

Děkuji za slovo.

Ale náš systém sociálních dávek, kterých jsou desítky dohromady, je už dnes poměrně robustní.

To si myslím, že je potřeba tady zmínit.

Co je podle mě zcela logický přístup, který bychom měli zcela jistě zvolit jako první? Podívat se na sociální systém, tak jak je dnes nastavený, a říci si, proč masivní platforma dávek, které máme už teď, není dostatečná.

Tak v tom případě bychom si vyhodnotili, jak ten systém funguje, resp. právě pro tyto konkrétní rodiny nefunguje, a měli bychom hledat nápravu v rámci systému sociálních dávek. Takto bychom logicky podle mě měli přistupovat. Vláda na to jde tak, že se rozhodla rozšířit síť, která tady existuje, o další sociální dávku, a rozhodla se vytvořit nástroj úplně nový.

To znamená, pokud zaplatí na dávkách, zálohuje výživné, tak že z toho bude schopna získat pouhých 5 % zpět. V tomto materiálu, který tady máme dnes na stole, už se to číslo zvedlo na deset.